Prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Opět mám komentář k nepřítomné paní ministryni a její odpovědi.

Tím terčem se stali realitní zprostředkovatelé, realitní makléři.

Podle povinností dle zákona AML musí podnikatelé kontrolovat, jestli jsou peníze jejich klientů takzvaně čisté, jako prevence proti praní špinavých peněz. To se právě týká například realitních makléřů, na které vlastně stát přenesl část své kontrolní činnosti, a to aniž by jim řekl, jak přesně při této kontrole mají postupovat. Na otázku na paní ministryni, zda byl pro realitní makléře vydán metodický postup, jak mají postupovat a co po nich stát vůbec bude vyžadovat, odpověď paní ministryně byla negativní. Takový neexistuje, přesto dostávají desetitisícové až statisícové pokuty.

Je to úplně mimo realitu. Chtěl jsem se paní ministryně zeptat: Proboha proč, když nabývací tituly jsou součástí veřejné databáze katastru nemovitostí?

Odpověď paní ministryně je, že je to proto, aby doložil kontrolním orgánům, že s ním pracoval. Takže podle slov paní ministryně není povinnost se s ním pouze seznámit a zkontrolovat ho, ale i ho uchovat, a to proto, aby kontrolor státu mohl správně zkontrolovat, že realitní makléř, jehož hlavním posláním není být kontrolorem, správně zkontroloval svého klienta.

Chtěl jsem se zeptat paní ministryně, jestli náhodou nejsou povinnými osobami podle tohoto zákona i banky. Takže proč dávat pokutu realitním makléřům za něco, co vlastně reálně nemají možnost zkontrolovat, a co už zároveň dělá někdo jiný? Stejně tak by realitní makléři měli kontrolovat podle paní ministryně účetní závěrky a výsledovky svých klientů. Ale pozor, paní ministryně má vodítko, které napsala ve své odpovědi.

Mně to přijde absurdní. Nevím, jak vám, ale mně určitě ano. Ale jsou to odpovědi paní ministryně. Stát se zbavil své povinnosti kontroly ze směrnice AML tím, že ji přenesl zákonem na jednotlivé podnikatele. Tím mohl prezentovat na Evropské komisi, že už tedy máme vyřešeno v České republice. Tím pravým důvodem jsou dle mého vysoké pokuty, které stát uděluje. Jak jsem řekl, aniž by stát dal metodickou pomůcku, jak mají přesně postupovat, a chce po nich plnění jejich povinností vlastně nereálným způsobem. Stát totiž může ke kontrolám přistupovat dvěma způsoby. Buď kontroly slouží jako součást řízení a nastavení systému, nebo je jejich cílem pouze snaha o trestání, sankcionování a získávání co nejvyššího výnosu z pokut do státního rozpočtu. Obávám se, že instituce pod Ministerstvem financí pod vedením paní ministryně zvolily způsob druhý. Dovolím si poslední poznámku na závěr. V takovém případě nejsou prověřovány strany obchodu vůbec. Tedy možná, pokud se tak děje přes bankovní účty prostřednictvím bank.

Děkuji za pozornost.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1268.